Reagovat bude na faktickou se přihlásil ministr kultury Lubomír Zaorálek. Zatím poslední přihláška.

Jaká je skutečná hodnota reklamy, kterou dostávala zdarma společnost, jejíž majitelkou je manželka generálního ředitele České televize, se dozvíme až v případě zpracování nějakého jasného znaleckého posudku. Do té doby já to vidím jako střet zájmů, kdy pomocí metody product placement ve vysílání České televize získávala firma manželky generálního ředitele České televize neoprávněné plnění zdarma.

Není pravda, že nebyla informována. A rozumíte, je to za osm let. Běžte se na to podívat.

To není žádný byznys.

Děkuji za slovo.

Nyní na faktickou poznámku...

A chtěl bych, aby mi tady odcitoval přesně, kdy došlo k tomu a kým, že Rada České televize potvrdila, že byla oficiálně informována o střetu zájmů generálního ředitele. Jinak ministra můžete oslovovat přímo, poslanci se oslovují prostřednictvím předsedajícího. Takže ministr nás poslance a poslanec ministra může oslovovat přímo. Pan kolega Volný řekl to, co jsem chtěl říct já. Vždyť tam byla spousta svědků, která byla svědkem toho, že na přímý dotaz, zda byl informován předseda rady a ostatní radní, zda ví o tomto střetu zájmů, tak pan předseda rady řekl já jsem o tom někde slyšel. Nyní pan ministr, prosím. Já řeknu jenom jednu věc, která mi připadá zásadní.

Já myslím, že by nám tohle mohlo docela stačit. Další faktickou poznámku tady zatím nemám. Pane poslanče, vaše dvě minuty.

Tak nyní tedy nemám další faktickou poznámku, proto dávám slovo panu poslanci Lubomíru Španělovi a připraví se pan poslanec Milan Feranec. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já ještě než se pustím do toho, co jsem si připravil, tak budu taky krátce reagovat na pana ministra Zaorálka, který už ve svém dopoledním vstupu říkal, že Česká televize je rarita v počtu kanálů. Ale pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, ptal se někdo koncesionářů, kolik chtějí zřídit vůbec kanálů? Takže takhle bych to neviděl.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych také něco řekl ke zprávám České televize, obzvláště ke zprávě o hospodaření, a to na základě dojmů právě z proběhlé konference nebo setkání se zástupci České televize, vedené generálním ředitelem, a bylo tam několik zástupců rady pro televizní vysílání. Otázek padalo mnoho, přeskočím všechny, které se zabývaly jistě velmi zajímavým večírkem v Karlových Varech pořádaným za peníze koncesionářů nebo třeba různými střety zájmů a podezřelými vazbami na některé firmy. Ne že by ty ostatní byly bezvýznamné, to ani náhodou, ale je to na jinou, obsáhlejší debatu. Ta otázka padla v průběhu debaty a zněla zjednodušeně asi takto: Jak vlastně vzniká taková zpráva o hospodaření České televize, něco jako časová osa? Po pravdě řečeno, na otázce samotné by nebylo nic zvláštního. Zajímavá byla odpověď, kterou pověřil předseda rady jiného kolegu, jméno sice vím, ale nyní není podstatné. Řekl to přibližně takto: Management České televize vždy připraví osnovy zprávy.